Državno izborno povjerenstvo 23. studenog 2015. godine objavilo je konačne službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Obavještavam vas da je prema izvješću Državnog izbornog povjerenstva od 23. studenog 2015. godine u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik. Prema evidenciji i evidencijskim listićima koji su predani prije početka ove sjednice nazočno je 151 zastupnica i zastupnik. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, uzvanici i gosti, dame i gospodo dozvolite mi na kraju 7. saziva mandata Hrvatskog sabora da vam kažem nekoliko rečenica. Dakle voljom građana, hrvatskih građana Hrvatski sabor sastavljen je od različitih političkih opcija, stajališta i vizija. Demokracija počiva na nekoliko važnih principa. Prvo je jasni politički ciljevi, drugo je da nitko tko sudjeluje u političkom životu ne može tražiti ostvarivanje samo svojih političkih interesa, treće je svatko mora voditi i gledati, voditi brigu i gledati na cjelinu i budućnost te cjeline. Za nas zastupnike hrvatskih građana u Hrvatski sabor Hrvatska je ono što nas okuplja ili ono što bi nas trebalo okupljati i biti na vrhu naših prioriteta. Zato i očekujem da se u demokratskoj proceduri koriste demokratske vrijednosti koje omogućuju svakome da iznese svoje stajalište i da u demokratskom odlučivanju poštujemo demokratske institucije, demokratske vrijednosti, manjinska prava i njihove interese. Molim sve zastupnice i zastupnike da poštuju dignitet Sabora, Poslovnik Hrvatskog sabora kako bismo mogli pred građanima transparentno, razvidno, razgovijetno razgovarati i odlučivati. Demokracija traži strpljenje, toleranciju, razumijevanje ali i kontrolu javnosti svih procesa bilo da se događaju u strankama ili među strankama jer se sve mora odvijati u korist građana i oni su ti koji donose konačnu odluku. Ustav kao najviši pravni akt neke države, dakle i Hrvatske države ako želi živjeti demokratske vrijednosti nije akt opozicije ili pozicije, već vizija pravne države i to po najvišim demokratskim načelima vladavine prava. Toga se trebamo držati kao i Poslovnika Hrvatskog sabora u korist općih, zajedničkih, sadašnjih i budućih ciljeva.

Mogu svi provjeriti, molim da provjere svi prisutni zastupnici da li im kartice funkcioniraju. Da vidimo stanje. Točno 151 izabrani zastupnik potvrdio je prisutnost u Hrvatskom saboru. Sada ćemo pristupiti glasovanju. Dajem na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Hrvatskoga sabora izabere zastupnik Željko Reiner. Molim glasujte.

Glasovanje je završeno.

Objavljujem da je na temelju odluke predsjednice Republike Hrvatske o sazivu Hrvatskoga sabora na prvo zasjedanje utvrđenog broja nazočnih zastupnika i izborom predsjednika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor konstituiran.

Pozivam ga da se obrati nazočnima a nakon toga da zauzme svoje mjesto za predsjedničkim stolom i nastavi predsjedati. Molim predsjedniče, hoćete se obraćati? Hvala vam najljepše. Poštovane visoke uzvanice i uzvanici, gospođe i gospodo, kolegice i kolege. Najprije bih se želio zahvaliti svima koji su glasovali za mene i izabrali me na ovu toliko važnu funkciju za Hrvatsku državu i sve njene građane. Međutim, želio bih zahvaliti i onima koji nisu glasovali za mene jer njihovi glasovi odnosno ne glasovanje pokazuje da danas nakon toliko stoljeća Hrvatska nije samo neovisna država članica EZ već i uistinu demokratska zemlja u kojoj svatko može slobodno i bez straha u kojem smo toliko dugo živjeli iskazati svoje stavove i mišljenja čak i ako se one ne slažu sa mišljenjem većine. To je postignuće na koje moramo biti zahvalni utemeljiteljima moderne Hrvatske države pod vodstvom dr. Franje Tuđmana, ali i svim onim 15000 hrabrih branitelja koji su za tu slobodu u Domovinskom ratu braneći je od agresije dali svoje živote jer su oni svojom krvlju nisu omogućili samo neovisnost Hrvatske države već i njeno demokratsko, parlamentarno uređenje. To je postignuće omogućilo da parafraziram Abrahama Lincolna da njihova smrt ne bude uzaludna već da ovaj narod božjom milošću bude svjedokom ponovnog rođenja slobode i da vladavina naroda, od naroda i za narod nikad neće iščeznuti s lica zemlje. Na tome moramo zahvaliti i stotinama tisuća preživjelih branitelja osobito ratnih vojnih invalida od kojih su neki i ovdje koji su svojom hrabrošću omogućili da danas slobodno u ovom Saboru odlučujemo o svim pitanjima važnim za naš narod. Duboko sam uvjeren da se demokracija između ostalog treba temeljiti na kulturi dijaloga i diskusije, na osnovu argumenata, odbacivanju isključivosti te pluralizmu mišljenja i otvorenosti prema različitim stavovima što međutim ne znači da se sa tim stavovima možemo, moramo nužno uvijek i složiti. Uvijek sam vjerovao da treba postupati po onome što je sadržano u izrijeci koja se pripisuje Voltaireu "ja se ne slažem s time što govorite, ali ću do zadnjeg daha braniti vaše pravo da to govorite." U tom duhu želim se također zahvaliti mom prethodniku gospodinu Josipu Leki na dosadašnjem vođenju Hrvatskog sabora tijekom prošlog mandata. Znam da mu nije uvijek bilo lako i da je nerijetko imao dvojbe, pa i drugačije mišljenje od onog kojeg je s ovog mjesta morao iznositi i svjestan sam da mu je stoga ta zadaća bila tim teža, ali i zasluga tim veća. Poštovane gospođe i gospodo ne smijemo nikada zaboraviti a posebno u ovo vrijeme kada smo dio europske zajednice naroda, da je Hrvatski sabor ne samo čuvar vrijednosti i demokracije i najviši izraz demokratske volje naroda već i ključna institucija za očuvanje identiteta hrvatskog naroda i hrvatskih nacionalnih interesa. Sabor jest i mora biti lučonoša domoljublja, ljubavi prema temeljnim vrijednostima hrvatskog naroda, njegove povijesti, tradiciji, njegovanju obitelji, vjeri, hrvatskom jeziku, kulturi prema svemu onome što nas čini takvima kakvima jesmo i po čemu se razlikujemo od drugih ali istodobno mora biti i čvrsti jamac poštivanja svih prava i vrijednosti onih koji nisu Hrvati ali su hrvatski građani. Poštivanje drugih i različitih, a osobito onih koji su u manjini, pa prema tome osjetljiviji i ranjiviji i jamčenje njihovih prava jedna je odlika demokracije i pravednog društva, pa je i to važna zadaća ovog Hrvatskog sabora. Cilj i obveza svih nas je da ovaj Hrvatski državni Sabor, da dobro ste čuli, namjeravam predložiti kad se steknu uvjeti da se on opet tako zove bude mjesto kulture dijaloga u kojem će se izabrani predstavnici hrvatskih građana duboko svjesni svoje odgovornosti prema građanima koji su ih izabrali trajno zalagati za njihov bolji život, za njihove veće slobode, za njihovu bolju budućnost, za njihovu sreću i sreću njihove djece i unuka. Postizanje ravnoteže između slobode tržišta i socijalnog pristupa, te solidarnosti osobito s potrebitima, nemoćnima i bolesnima mora biti temelj hrvatskog društva ako ono želi biti sretno i uspješno. Demokratizacija društva i socijalna odgovornost nisu i ne smiju ostati samo puki slogani već ih mi ovdje upravo u ovoj dvorani, u ovoj zgradi moramo graditi upornim dogovorima uspostavljajući stalno iznova povjerenje među onima koji zastupaju različite strane, uvjerenja i stavove. Naime, razlike u stavovima u civiliziranim sredinama, a usrdno se nadam da je i naša takva ne smiju značiti neprijateljstvo i destruktivnost već mogu i moraju biti naprosto različiti putovi i načini da se dođe do zajedničkog cilja najboljeg za narod kojeg predstavljamo. Jedan od tih ciljeva je nedvojbeno da država što prije izađe iz duboke gospodarske krize u kojoj se nalazi, ali također i iz još dublje društvene, moralne i vrijednosne krize u kojoj se naše društvo također nalazi. Da bismo to postigli morat ćemo donositi i to već od prvih dana teške odluke, no uvjeravam vas da će one moći zaživjeti i biti svima na boljitak samo ako ih donosimo zajednički. Svi smo svjesni nužnosti strukturnih reformi i potrebne hrabrosti da se prihvate rizici njihovog provođenja, stoga je zajedništvo nešto što Hrvatskoj uistinu ovoga trenutka nasušno treba i nadam se da se razlike, pa i strasti koje su došle do izražaja tijekom predizborne kampanje mogu i moraju pretvoriti u našu snagu, te da je spoznaja o potrebi zajedničke borbe za bolju budućnost naših građana ne samo u dubokoj svijesti svake saborske zastupnice i zastupnika već i u svijesti svake građanke i građana. Moramo se potruditi da Hrvatska bude ne samo pravna država što ona već jest već i pravedna država što je još mnogo važnije. Moramo nakon više godina beznađa hrvatskim građanima vratiti nadu i optimizam, moramo im vratiti osmijeh na lica, moramo im vratiti ponos. To je naša obveza koju smo preuzeli sjedajući u stolice u ovoj dvorani i mi te obveze moramo biti svakog trenutka svjesni. Podjele u hrvatskom društvu, poglavito ideološke prirode temeljene na davnoj ili manje davnoj prošlosti ne smiju više biti kočnica daljnjeg razvitka hrvatskog društva. To ne znači da prošlost ikada smijemo zaboraviti, dapače, naša djeca i unuci moraju poznavati svoju povijest i nitko im ne smije uskraćivati pravu istinu o njoj. Ali ne smijemo u njoj nastaviti živjeti ili u njoj nastaviti nalaziti izgovor za današnje, a još manje za eventualne buduće neuspjehe. Duboko sam uvjeren da ako razne političke opcije ulože dovoljno dobre volje i truda možemo postići konsenzus oko najvažnijih ključnih pitanja hrvatskog društva koji imaju svoje reperkusije na godine i generacije koje dolaze i koje ne može riješiti i ostvariti samo jedna Vlada ili samo jedan saziv Sabora. Na svima nama leži odgovornost hoćemo li to učiniti jer mi to možemo, osobito ako kao što je rekao George Washington ustrajemo u dobroj vjeri i pravednosti. Može se nekome učiniti neobično da ja kao upravo izabrani predsjednik Hrvatskog parlamenta i netko tko se uvijek svesrdno zalagao za parlamentarnu demokraciju sada citiram jednog kralja, a ne nekog od velikih hrvatskih ili inozemnih državnika koji su držali svoje poznate govore u parlamentima. Međutim na to me naveo trenutak povijesti u kojem se naša zemlja nalazi, a koji ima obilježja ne samo gospodarske već donekle i političke krize. Naime, prije 35 godina kada je parlamentarni sustav u Španjolskoj bio možda u najozbiljnijoj krizi tadašnji je španjolski kralj Juan Carlos I rekao citiram: "Potrudimo se da zaštitimo i učvrstimo ono ključno, ako se ne želimo dovesti u opasnost da ostanemo bez svojih temelja." Moramo se pitati jesmo li uistinu učinili sve da se osjećamo ponosnima. Želim pozvati na promišljanje one koji u svojim rukama drže vođenje države, oni moraju stati u obranu demokracije i općeg dobra iznad svojih ograničenja i prolaznih osobnih, skupinskih i stranačkih interesa. Mislim da te riječi moraju trajno odjekivati u ušima svih nas koji ovdje sjedimo i biti nam važni podsjetnik. Mi koji pripadamo, kako to mediji vole nazivati, političkoj eliti, a koji uz ostale elite u društvu, od one gospodarske pa nadalje htjeli mi to priznati ili ne imamo veću društvenu moć, ne smijemo zaboraviti da zbog toga imamo i daleko veću odgovornost. Te društvene odgovornosti naprosto moramo u svakom trenutku biti svjesni. Moramo je rabiti vrlo oprezno, pažljivo i isključivo na dobrobit građana jer građani nemaju izravni utjecaj ni na politiku, ni na kapital koji elite imaju. Ne smije se dogoditi da, kako je govorio dr. Ante Starčević, budemo onakvi citiram "ljudi koji misle da imaju nekakvu drugu korist ili svrhu negoli je korist i svrha cjelokupnog naroda. Naša je odgovornost i obveza da Hrvatskoj ponudimo nove ideale i vrijednosti temeljene na uvjerenju da vjerodostojne političke odluke mogu dovesti do razvitka samo na temelju poštene i jasne vizije ali i hrabrosti da se ta vizija ostvari provođenjem strukturnih promjena jer je to jedino jamstvo da će se tako osigurati bolji i sretniji život svim građanima Hrvatske. Time ćemo ostvariti ono što je zamislio naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman, pretvoriti Hrvatsku ne samo u slobodnu, neovisnu i demokratsku europsku zemlju već i u državu blagostanja, prosperitetnu zemlju sretnih i uspješnih ljudi. Na tom putu čuvao vas sve dragi Bog, čuvao nam ovaj Hrvatski sabor i providio nas mudrošću i hrabrošću da donosimo najbolje odluke. Čuvao sve zastupnike i zastupnice, sve Hrvatice i Hrvate, sve hrvatske građane i građanke i jedinu nam i vječnu Hrvatsku! Svima čestitam od sveg srca sretan Božić i puno uspjeha u novoj godini!

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora molim da zauzmete časnu poziciju predsjednika Hrvatskog sabora i još časnije institucije Hrvatskog sabora, neka vam bude sa